Nyní bych chtěla přistoupit k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo nějaký jiný návrh? Nevnímám žádného přihlášeného s jiným návrhem. Proto zahajuji hlasování o ověřovatelích 13. schůze Poslanecké sněmovny a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolila jsem si na dnešní zasedání vzhledem k tomu, že se jedná o zcela mimořádnou situaci, mimořádnou skutečnost, kvůli níž se scházíme, protože připomínám, že bod, který byl na pozvánce a o který požádali poslanci je stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině, dovolila jsem si pozvat na dnešní jednání i velvyslance Ukrajiny v České republice.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro?

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený velvyslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, když jsem zde před dvěma dny před vás předstoupil a informoval vás o krocích, které česká vláda v souvislosti s krizí na Ukrajině činí, řekl jsem tehdy, že Evropa je krok od války. Dnešní ráno ale ukázalo, že nejčernější scénář, před kterým jsme mnozí varovali, se naplnil, a přestože jsme si mnozí nechtěli tuto skutečnost, tuto možnost vůbec připustit, tak je bohužel dnes realita.

Rusko také napadlo zemi, která je našim partnerem, se kterou máme historické vazby a odkud pochází řada lidí, kteří žijí zde mezi námi, kteří zde pracují, kteří jsou našimi přáteli. A k našim přátelům se nemůžeme postavit zády. Našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to i za cenu vlastního nepohodlí a vlastních ztrát.

Tyto země vždycky nakonec utrpěly větší ztráty, než kterým se snažily zabránit. Musíme jednat společně, musíme jednat rozhodně, musíme jednat tvrdě a musíme jednat morálně.

Dnes večer proběhne jednání Evropské rady, kterého se zúčastním a na kterém budu jménem České republiky prosazovat co nejtvrdší postoj vůči Ruské federaci, protože agresor musí zaplatit cenu, cenu takovou, která ho donutí další útok zastavit. To musí být náš cíl, k tomu musejí naše kroky směřovat.